Poprosím pana Volného o jeho dvě minuty.

Ale samozřejmě že není. My se chceme chovat konstruktivně. Myslíme si, že pokud dneska se toto neschválí v prvním čtení, znamená to další velký odklad a nebezpečí rozpočtového provizoria. Pan kolega Stanjura tady říká, že na projednání je málo času, že si to nestačil pořádně ani přečíst. Má jistě pravdu. Já osobně si myslím, že je na to prostor ve druhém čtení, kde se dají jisté úpravy udělat a přesunout tyto prostředky do vládního rozpočtového rezervního fondu, anebo a to samozřejmě máme v úmyslu pracovat na těch ministerstvech poctivě, svědomitě, tak jak umíme, a ty prostředky prostě neutratíme. Přece není dáno, že se tady schválí nějaký rozpočet a musí se tento rozpočet, tyto peníze, utratit. To přece takhle není.

Říkáte: Nechceme šetřit teď, chceme šetřit až za měsíc. Rozumím tomu dobře?

A jestli fakt považujete 13 mld. za něco, co se nedá splnit, tak já tomu prostě nevěřím.

Všichni říkáme, že chceme šetřit, ale dneska ten schodek snížit nechceme, nebo někteří nechtějí. Někteří ho snížit chtějí. Moc tomu nerozumím. Já bych poprosil, když mluvím, abyste mě nerušil. Možná se vám to nezdá, ale je to tak. Nic slavného to není, minus 99 mld. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Děkuji za slovo.

Takže další do rozpravy je připravený pan Dolejš. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Je to tak trošku dítě bez rodičů, protože vláda v demisi provedla jenom určitou korekci, která vychází z aktuálních ekonomických údajů. A pokud nejsme spokojeni ani nalevo, ani napravo s tímto předloženým návrhem, tak stojí možná za povšimnutí, že ta nespokojenost má různé důvody. Pravice a to jsme mohli slyšet od kolegy Stanjury a dalších by ráda pokračovala v zásadních škrtech a stlačila by ráda deficit řekněme na těch vašich navrhovaných 99 mld. Jenom pro pořádek připomenu, že když se v roce 2012 schvaloval ještě pod taktovkou pana poslance Kalouska rozpočtový výhled, tak tam bylo navrženo dokonce 85 mld., jestli si to dobře pamatuji. Ale to všechno bylo konáno v podmínkách, kdy nebylo jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika.

Ostatně okolní země to v přiměřené podobě začaly dělat.

Ti kolegové, kteří tady seděli ve Sněmovně a přispěli k rozpuštění Sněmovny, a chvíli to trvalo, protože původní návrh na rozpuštění Sněmovny, jestli si pamatuji, byl z řad opozice a byl začátkem léta, a teprve až když kolegům z tehdejší koalice povolily nervy, protože zřejmě pochopili, že se nedočkají premiérky paní Němcové, tak spustili celý ten řetězec, který s přispěním pana prezidenta skončil volbami v říjnu, tak přece muselo být jasné, že jestliže jsou volby v říjnu, tak Sněmovna začne projednávat rozpočet, marná sláva, měsíc před Vánoci. To nás přece nemohlo překvapit.

To, že možná nebudeme muset jednat mezi svátky, to uvidíme. Daleko podstatnější je, jestli bychom dnes v prvním čtení vrátili návrh zákona k přepracování, protože zákony pamatují na spodní limit onoho projednávání. Tam je, tuším, jestli se nepletu, dvacet dnů, ale většinou to trvá déle, tím spíš, že seškrtat tolik peněz, to není jenom vzít červenou tužku a opravit dvě tři čísla. To se musí i strukturálně vybilancovat.

A to už pak samozřejmě ty dopady má, protože běžné peníze se budou čerpat podle starého rozpočtu, ale investice, kofinancování evropských peněz atd., tam všude svítí červená. Takže není pravda, že je to úplně jedno. Jedno to není. Pokud bychom přece jen vrátili k přepracování, protože nespokojenost tady je, tak je otázka, jestli v této Sněmovně, která ještě nemá jasno, kde přesně proběhne ta hranice koaliční a opoziční, co vlastně nová vláda bude chtít od rozpočtu a jaký by měl být tedy mandát k přepracování, protože když dáme mandát: pane správce, musíte se víc snažit, mělo by to být víc efektivní tak z toho má ten úředník vařit? Z toho se nedá vařit, ten mandát musí být konkrétní. A protože jde o ta tři základní čísla, tak samozřejmě hlavní je mandát příjmyvýdajesalda. Kritika z jedné strany říká, že v tomto návrhu nejde až tolik o rozpočtovou podporu rozvoje ekonomiky, vy zase říkáte, že co do rozvoje lepší je konsolidace, seškrtat. V tom se nemůžeme shodnout. Čili jestliže by z toho nevzešel rozumný mandát na přepracování tohoto rozpočtu, tak je to jenom hra, ale koncepční základ takové vracení rozpočtu rozhodně nemá.